Musím říct, že jsme v mimořádně komplikované situaci. Česká republika i tato Sněmovna. Obecné nařízení o zpracování osobních údajů už samotná volba toho, že Evropská unie se rozhodla jít cestou nařízení, byla velmi nešťastným aktem, kterému jsme nedokázali zabránit. Bylo velmi nešťastným rozhodnutím, které se pak stává přímo závazným v jednotlivých zemích. Místo aby se šlo cestou směrnice, tak jsme se vydali cestou přímo závazného nařízení, ve kterém pak nejsme schopni v mnoha směrech dělat ty naše výklady, přizpůsobovat našemu právnímu řádu, a vyvolává to neuvěřitelnou paniku ve veřejnosti. Do toho navíc vláda a já to vlastně teď nekladu za vinu ani této vládě, ani tomuto ministru vnitra, protože chápu, že to bylo dáno spoustou důvodů vněpolitických, ale místo toho, abychom tady ten zákon měli před dvěma lety, vedla se zásadní debata, co v něm můžeme opravit, nebo alespoň před rokem, co v něm můžeme upravit, jakým způsobem ho můžeme upravit, tak se tato debata vedla na víceméně jenom úřednické úrovni.